Tolik mé úvodní slovo, pane ministře. Pevně věřím, že návrh usnesení není mířen proti vám, to myslím z toho i vnímáte, ale je to mířeno k tomu, aby se řešila ta situace, a řešila se rychle a razantně.

Není to lehká situace, to si asi uvědomujeme, není to ani to řešení jednoduché. Přesto se to stát může.

Vnímám, že pan ministr školství, teď k němu hovořím, vlastně je omluven. Mluvil jsem s jeho pracovníky z ministerstva a upozornil jsem je, že bych velice rád, aby se také zaměřili na to, jestli akademický senát a všechny ty kroky, které činil, protože je zpochybňována i funkce akademického senátu, aby ověřil, jestli odpovídají školskému zákonu, jestli byly činěny kroky tak, jak by měly být činěny, aby nedošlo ke zpochybnění těchto kroků. Ale také je to řešení, které bude vyžadovat dle mého názoru pomoc zvenčí. A tady se bude muset trošku zohlednit i ta okolnost, která tomu předchází, to spojení s fakultní nemocnicí, které je velice důležité, a také názory odborné veřejnosti, názory lidí, kteří v tom jsou spojeni. A pevně věřím, že z dnešního jednání, pokud toto usnesení ctěná Sněmovna přijme, přijde i vaše jasné rozhodnutí a již se Fakultní nemocnicí v Ostravě, touto kauzou, nebudeme muset nikdy zabývat a budeme jenom hrdě hovořit o tom, jak fakultní nemocnice funguje a jak jsou dobře řízeny. Já také děkuji. Předpokládám, že pan poslanec Luzar svou řeč již přednesl. A nyní se hlásí s přednostním právem pan ministr.

Tito zároveň prováděli hodnocení externích laboratoří.

Takže já nevím, jestli to je věc, která je normální, asi pro někoho ano, ale pro mě skutečně ne.

A tady si myslím, že to bylo namístě. Souhlasím ale s tím zároveň, že ty další kroky určitě nebyly úplně šťastné a že ta komunikace tam není optimální, v nemocnici, to já vůbec nezpochybňuji. To, že jsou tam zkrátka dvě skupiny, a já bych ani neřekl, že je to nějaká drtivá většina. Já jsem jednal i se zástupci všech odborových organizací, viděl jsem vyjádření například Lékařského odborového klubu, který měl jiný názor než organizace, která většinou mluví do médií. Takže ta situace je spíše řekl bych rozpolcená, není většinová, ale to je určitě také něco, co není v pořádku, to bezesporu souhlasím. A musí se to řešit, to určitě ano. Já to budu řešit bez ohledu na usnesení této Sněmovny.

To, že on v pátek z nějakého důvodu, a já nevím úplně přesně, kde ty důvody byly, změnil ten názor, tak samozřejmě situaci ještě více vyhrotilo. Ale tady si myslím, že to možná nebylo úplně z jeho strany férové.

Ale tu situaci to změnilo. A proč jsem nerozhodl včera?

Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský, poté do rozpravy pan poslanec Svoboda. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, dobrý den.

Také děkuji a nyní prosím pana poslance Svobodu do rozpravy.

To je mnoho věcí, které jsou velmi důležité. Proto jsem se rozhodl promluvit.

Ale všechno to musí mít nějakou úměru. Musíme se snažit tak, abychom dokázali zachovat funkci těch věcí, které máme na starosti. Kdyby fungovala normální Akreditační komise, která fungovala do minulého roku, tak v tuto chvíli přijde lékařská fakulta a ostravská nemocnice o akreditaci.